Je to velmi varovný prst pro naši společnost a pro naši budoucí ekonomiku. A to je právě přijetí tohoto zákona, a proto jsem to navrhl. Děkuji. Pane poslanče, zaznamenal jsem ten návrh, jenom pro jistotu rekapituluji: Bylo by to zařazeno jako první bod na dnešek. V případě, že budou schváleny body, které přednesl pan poslanec Stanjura a pan poslanec Fiala, tedy já, tak by to bylo až po těchto bodech. Dobře, děkuji, máme zaznamenáno.

Děkuji. Já bych chtěl navrhnout k pevnému zařazení poslanecký návrh, který jde napříč většinou klubů Poslanecké sněmovny. Týká se zákona o vysokých školách. My tady často hovoříme o tom, jak chceme věci zjednodušit, jak chceme, aby ubylo byrokracie, a právě tato novela vysokoškolského zákona tomu má napomoci.

Tady je celá řada vysokoškolských učitelů, kteří mají zkušenosti s tím, že když jsou nějaké projekty, granty, je papírů někdy až příliš. A také jsou různé hranice, kdy se co může a nemůže používat.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče, mám zaznamenáno, úterý 22. 10. po již pevně zařazených bodech. Podle pořadí přihlášených jste i nyní na řadě a jedná se o vystoupení k sněmovnímu tisku 504, bod 158, státní svátky. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady bych chtěl požádat o podporu opět poslaneckého návrhu, který jde napříč téměř všemi kluby, vyjma KSČM.

Je připraven, aby mohl být schválen podle § 90 právě proto, že to jde napříč Sněmovnou, a já jsem se to snažil pečlivě konzultovat se všemi kluby.

Mohu přislíbit, že tento bod opravdu vzhledem ke své jednoduchosti, a věřím, že k všeobecné podpoře nepotrvá déle než pět nebo deset minut. Nechci předjímat, samozřejmě může se někdo k tomu připojit, ale vlastně hlásila se k němu, a já děkuji za vstřícnost paní kolegyni Markétě Pekarové Adamové, jsem za to rád, že i ji to napadlo a její klub to podporuje.

Předem vás prosím u obou návrhů o podporu a děkuji za pozornost.

Jako první bod. Děkuji vám, opravím to, abychom hlasovali správně v souladu s vaším návrhem. Na řadě je pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Náš návrh směřuje k posílení zásluhovosti pracujících rodičů, kteří vychovávají děti, a to tak, že navrhujeme diferenciaci sazeb pojistného na důchodové pojištění. Jistě uznáte, že v době, kdy se bavíme o tom, že máme stagnující porodnost, o tom, že máme problémy se zajištěním našeho důchodového systému, je více než důležité dělat taková opatření, která by mohla posílit porodnost v naší zemi.

Ano, máme zaznamenán tento vás návrh. A jste přihlášen, pane poslanče, ještě jednou a nyní jste na řadě. Takže prosím, máte slovo. Ještě jednou dobré dopoledne, milé kolegyně, kolegové.

Jsme v situaci, kdy naše země zoufale potřebuje důchodovou reformu. Bohužel ale ani v tomto volebním období ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani vláda jako celek nepředložily doposud vizi, jakým způsobem dál pokračovat v našem důchodovém systému.